Kdyby aspoň byl ten návrh zákona takhle napsán, tak by mohla být věta pravdivá. Pokud se nezmění zákon, tak to bude platit.

Jaká je jistota, pane premiére? Vy už víte, jak to dopadne za pět a za deset let? Tak proč takové věty říkáte těmto silným populačním ročníkům? Místo abyste jim říkal tak jako my: pokud chcete mít důstojné stáří, tak se nespoléhejte pouze na průběžný systém, protože to je málo, a hledejte jiné nástroje, kterými si vy nebo vaše rodina vám pomůže, až to období zasloužené penze nastane. Takže proč jim to slibujete, pane premiére?